Pamatujeme si přece, jak hnutí ANO odmítalo naše návrhy na zrušení silniční daně, na zrušení daně z nabytí nemovitosti a jak se postavili proti našemu požadavku na snížení DPH na původní úroveň po zrušení penzijní reformy, kvůli které byla tato daň navýšena.

Máme s nimi zkušenost čtyřletou a víme, jak to dopadlo.

Je to velmi jednoduché. Hnutí ANO a sociálním demokratům se podařilo zrušit Nečasovu penzijní reformu a dál už se v této oblasti nestalo vůbec nic. Dnes se nicméně v programovém prohlášení píše, že je potřeba důchodová reforma a že podstatou té důchodové reformy má být oddělení penzijního účtu od státního rozpočtu. Tato účetní operace má být reformou. Co to je za nesmysl? Copak tak záleží na tom, jestli budeme mít se stejným objemem peněz na penze dva, nebo jeden účet? Copak to něco změní na udržitelnosti stávajícího průběžného penzijního systému? Samozřejmě to z jeho udržitelností neudělá vůbec, ale vůbec nic. Jde o účetní operaci a je úplně jedno, jestli stejný objem peněz budeme přerozdělovat přes jeden státní rozpočet, nebo přes dva rozpočty zvláštním rozpočtem pro penze. Samozřejmě bychom toho potřebovali mnohem víc. Potřebovali bychom přestat podporovat nadnárodní korporace a větší prostor dát našim domácím podnikatelským subjektům. Jen tak vrátíme trend odlivu dividend do zahraničí, který v roce 2017 činil 276 mld. korun. Aby se nám to ale podařilo, abychom dokázali posilovat český kapitál v naší ekonomice, aby český kapitál a jeho význam v české ekonomice rostl a ten odliv dividend byl co možná nejmenší, tak to bychom potřebovali dramaticky deregulovat podnikatelské prostředí a nikoliv na naše malé a střední podnikatele přenášet obrovskou administrativu, která v předchozí vládě rostla. A já nečekám bohužel nic jiného ani od té vlády nově nastupující.

Můžu poprosit trošičku o klid, pane předsedající?

Potřebovali bychom také liberalizovat pracovní trh, zatraktivnit zkrácené pracovní úvazky. Nikoliv, jak je psáno v programovém prohlášení, řešit způsob růstu minimálních mezd.

Mají obrovský problém kohokoliv do své práce získat.

Je to jeden z nejdůležitějších parametrů, které dneska naší ekonomice dělají problémy, a proč ekonomika nemůže růst ještě rychleji, než roste. Potřebovali bychom také řešit, a to já považuji za opravdu veliký, veliký problém zejména pro mladou generaci, potřebovali bychom řešit neutěšenou situaci na trhu bydlení. Myslím tím zejména vysoké ceny nemovitostí. Tento problém podle mě je na straně nabídky.

Samozřejmě to znamená zjednodušení stavebního řízení a zejména liberalizaci územního plánování. Soukromý sektor určitě dokáže stavět nemovitosti a byty lépe a efektivněji, než by to dokázal stát. Říkal, že to nemá dělat stát, ale města a obce.

A podle mého názoru role veřejného sektoru, role měst a obcí v oblasti bydlení by měla být brána pouze jako pojistka, kdy města vlastní pár bytů pro nenadálé životní situace svých občanů. Není to podle mého názoru správná cesta. Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho, ale ono to nemá příliš smysl. Vláda stejně zapomene na programové prohlášení nejpozději zítra ráno, jako zapomněla na to programové prohlášení předcházející.

Ty čekají bohužel další regulace, další zákazy, další sankce a šmírování, které si hnutí ANO v těch uplynulých letech tak oblíbilo a které za pomoci komunistů jistě bude ještě intenzivnější. Od vlády také neslyším snahu jakkoliv bránit nějaké tradiční hodnoty, na kterých vyrostla naše úspěšná evropská civilizace. To je pro mě symbolickým důkazem toho, že té progresivní levicové agendě dá tato vláda zelenou.

Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Nejdříve bych chtěl vyřídit vzkaz panu Babišovi od lidí, kteří jsou venku, že by s ním rádi mluvili. Slíbil jsem jim to, tak tak činím. A druhá věc. Ještě bych rád reagoval na pana kolegu Skopečka. Já myslím, že to je takové klišé, že vyšší platy berou jenom ti, kteří jsou aktivnější a vzdělanější.

Takže myslím, že takhle by se to úplně říkat nemělo. Myslím si, že ten, kdo má vysoký plat, tak to ještě neznamená, že je vzdělaný a aktivnější než třeba lidé, kteří dělají ve veřejném sektoru.

S faktickou poznámkou bude ještě před paní ministryní reagovat pan poslanec Skopeček.